Děkuji za případnou odpověď. Prosím, pane ministře, vaši odpověď.

Před samotným zahájením výběrového řízení bylo věcné zadání předloženo panu premiérovi, který návrh zadání přijal, a na tomto základě bylo vyhlášeno otevřené výběrové řízení na auditorské služby. Jakékoli změny zadávacích podmínek by vedly ke zrušení výběrového řízení a posunutí termínu. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka. Děkuji za odpověď, vážený pane ministře.

Chtěl jsem odpovědět, že pravda je u Boha. Ale myslím si, že... Tady asi došlo k nějakému nedorozumění, protože ta soutěž byla vypsána a my jsme po vypsání soutěže dostali souhrn vašich připomínek skrze pana premiéra. Ovšem v předchozí korespondenci pan premiér odsouhlasil rozsah toho auditu, takže některé tam jsou zahrnuty, některé tam nejsou zahrnuty a platí to, co jsem říkal. Pokud by se chtělo redefinovat zadání, tak se to možná mělo udělat dřív a mělo se to udělat předtím, než soutěž byla vypsána. Děkuji vám, pane ministře. A nyní má slovo pan poslanec Leo Luzar, který bude interpelovat pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, můj dotaz sice není přímo určen vám, protože pan ministr financí zde bohužel není a dle mého názoru asi momentálně nebude, než nastoupí nový. Dovolím si trošku modifikovat.

Klade se tam velký důraz na to, že by se všechny tyto obchodní spory malých, velkých podniků, firem měly řešit arbitrážními řízeními před speciálním soudem, speciálními institucemi zřizovanými Evropskou unií. Tento posun dle mého názoru je vůči českému právnímu řádu, byť z vašeho pohledu vám uspoří práce, trošku problematický.

Jak se díváte na tento problém z pohledu toho, že arbitráže, které by přijetím CETA měly xnásobně růst v rámci řešení obchodních sporů, by se dostaly mimo řešení klasických soudů, na které jsme zvyklí, tzn. korporátních rozhodnutí správních soudů, obecných soudů a dalších? Jak se na tuto problematiku díváte z pohledu Ministerstva spravedlnosti? Děkuji vám, pane poslanče. A nyní má slovo pan ministr Robert Pelikán. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já se pokusím na tu otázku odpovědět, byť se přiznám, že jí vlastně úplně nerozumím a navíc se obávám, že skutečně do značné míry jde mimo mou kompetenci. Ale na druhou stranu jsem taky pár měsíců na Ministerstvu financí měl mezinárodní arbitráže v gesci, takže o tom něco přece jenom vím.

Takže v podstatě jsme prohráli dvě významnější arbitráže, kdysi dávno.

To je problematika mezinárodních arbitráží, tzn. investor proti státu v rámci tzv. BIT, čili bilaterální investiční smlouvy. To je dobrovolná možnost, která je poskytnuta stranám, aby namísto běžných soudů se vydaly před arbitra. Z nich hlavní je ten při Hospodářské a Agrární komoře, slavný soud v Dlouhé. To je možnost, která tu je a nějakým způsobem funguje v rámci vnitrostátních sporů u nás.

Bylo nešťastné, pokud se začaly rozmáhat před časem arbitráže ve sporech se spotřebiteli, ale to se i díky vašemu hlasování podařilo zcela zastavit a ve spotřebitelských sporech již arbitrážní doložky nejsou vůbec možné, což považuji za pozitivní. Děkuji vám, pane ministře.